Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvním čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede předseda vlády Petr Fiala. Vážený pane předsedající, pane místopředsedo, dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Je to mezinárodní úmluva, která byla přijata v roce 2005.

Světová antidopingová agentura upravuje ty přílohy. Ty změny byly jednomyslně přijaty na základě konzultací smluvních stran.

Vzhledem k tomu, že změny Přílohy I se stanou v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky součástí českého právního řádu až poté, co budou projednány Parlamentem, ratifikovány prezidentem republiky a vyhlášeny ve sbírce mezinárodních smluv, měli bychom tuto proceduru urychleně ukončit.

To znamená, že schvalování úmluvy představuje formální legislativní proces.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Jedná se o úmluvu, která je z roku 2005 a každoročně se jedná o aktualizaci přílohy. Zde jsou látky, které jsou uvedené na tom seznamu, který...